Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky.